Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Radima Holečka, který bude interpelovat ministra zahraničních věcí.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci protihlukové stěny v Litoměřicích na železniční trati Kolín Ústí nad Labem. V této věci jsem vás interpeloval již minulý rok v březnu a do této doby stěna postavena nebyla. Stále jsou tam porušovány normy ohledně hlukové zátěže a občané mě kontaktují a ptají se. Dotaz je, zda bude dodržen termín realizace, jestli je schválený projekt, zda je již vydáno stavební povolení, jestli vůbec byla stavba protihlukové stěny dána do plánu investiční výstavby, jaké byly doposud učiněny kroky. A řekněte mi na závěr, jestli můžete vyvrátit dohady obyvatel, kteří se domnívají, je tam taková fáma, jestli ta trať by neměla být v budoucnosti výrazně opravována tak, aby ji mohli ještě více zatížit dopravou, a protihlukovou stěnu by tak museli za několik let rozebírat a znovu postavit.

Já děkuji a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Kovářová, která bude interpelovat omluveného ministra financí. Prosím, máte slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, se zájmem jsem si minulý týden v Hospodářských novinách přečetla twitterový status jednoho z bývalých náměstků na Ministerstvu financí Lukáše Wagenknechta. Ten napsal: